Jedním z pilířů vlády v oblasti dopravy je zákon o liniových stavbách. Tak to aspoň vláda prezentuje.

Nemyslím si, že je správný postup, že klíčový zákon sepisuje za ministerstvo externí firma. A podle mých informací byla vybrána na základě objednávky bez výběrového řízení.

Opravdu úkol hodný superpočítače, složitých systémů. Bohužel se v tom nic neděje a ty dobré vlastnosti a ty věci, které by mohly podpořit řízení dopravy, rychlou reakci na nastalé problémy, havárie, objízdné trasy, se bohužel nevyužívají.

Jednou z věcí, která je možná častější, než si myslí naše motoristická veřejnost, je jízda v protisměru, která samozřejmě ohrožuje množství nevinných řidičů. A musím říct, že právě tento systém, který pak používá i Národní dopravní informační centrum, pomáhá v detekování takovéto situace.

Přesto došlo k té nehodě. A myslím, že je potřeba v této chvíli kromě standardního policejního vyšetřování dopravní nehody použít i jiné metody, na které je zase specializovaná firma, která patří do rezortu dopravy Centrum dopravního výzkumu. A tady je zase případ, kdy pan ministr může využít toho, aby zakázku na provedení takových hloubkových šetření těchto mimořádně tragických událostí zadal rovnou z ruky, a opět té možnosti nevyužívá. Rádi o tom my politici mluvíme, jak je to výborná myšlenka, jak bychom to rádi udělali, a málo pro to děláme. Všimněte si, že jsem použil plurál. Tam ten životní cyklus stavby přesahuje dvě, tři, někdy bohužel i čtyři funkční období Sněmovny a nechci počítat, kolik vlád se za tu dobu může vystřídat nebo kolik se v minulosti vystřídalo.

Bohužel úplně špatně. Zkusím vám k tomu říct pár základních informací.

Co se od té doby stalo?

Je evidentní, že díky zpoždění Česká republika žádný projekt do 15. února prostě předložit nemůže a nestihne. Za sedm let. Takže teď máme docela dost času na to, abychom to studovali. Je to chyba, manažerská chyba, a způsobuje to zpoždění České republiky v této důležité oblasti.

Určitě věřím tomu, že ani tato vláda nás neobviní, že jsme se my jako občanští demokraté spojili s odbory, ovlivnili jsme rozhodnutí odborářů a spikli jsme se proti vládě.

Už jsem mluvil o tom výběru manažerů.

Jeden příklad s velkou slávou uvedený nový generální ředitel.

A sami si řekněte a zhodnoťte, co za čtyři měsíce může někdo udělat. Ten samý případ.

Pokud by to někoho z vás zajímalo, jsem schopen to tady doložit.